Já vám závěrem řeknu jeden příklad, velmi podobný příklad k tomu, o co se tedy jedná a o co se jedná v pozměňovacím návrhu pana kolegy Vilímce, který už jsme tu odsouhlasili, a to jsou naše platy. A my jsme pak přišli a řekli jsme: Dobře, nezvýšíme si je všechny najednou, ale budeme je postupně zvyšovat nějakým navyšovaným koeficientem každý rok. Sami jsme si ty platy zvýšili, a těm obcím ty peníze nedáme? Těm obcím nezaručíme to, že se jim ten příspěvek bude postupně zvyšovat každý rok, tak aby se ty obce, stejně jako my, za několik let dostaly do stejné situace, ve které byly, než byla krize. Děkuji za pozornost.

V předcházejících diskusích a příspěvcích zazněla řada dotazů. Já bych se ráda obrátila na pana ministra.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, ty projevy, které tu zaznívají, jsou velmi dojemné.

A také bych rád slyšel, co se změnilo, co se změnilo od středy. Ve středu jsme tady byli kritizováni, že jsme nezodpovědní, že v časech bohatých prostě rozhazujeme peníze. A něco se změnilo zřejmě za ty dva dny, teď už se všichni chováme špatně. My se chceme chovat zodpovědně, abychom nezvyšovali výdaje státního rozpočtu, a tady zase jsme kritizováni za to, že je nezvýšíme.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane poslanče Hovorko prostřednictvím pana předsedajícího, nezměnilo se nic. My jsme naprosto konzistentní. My hovoříme o tom, nejenom kolik peněz se ve státním rozpočtu utratí, ale také na co se ty peníze utratí.

Tam je utrácíte správným směrem. Ti starostové přesně vědí, co s těmi penězi mají dělat, a potvrdil to i ministr financí, že obce hospodaří řádně, že vytvářejí řádné rozpočty, ty peníze utracené tímto směrem jsou naprosto účelné. Nyní pan poslanec Stanjura také s faktickou poznámkou. Také reakce na vystoupení pana poslance Hovorky. Přece v každém výboru má koalice většinu.

Je to o prioritách v rozpočtu. Vy zvyšujete v návrhu rozpočtu transfery soukromoprávním subjektům o 9 miliard, což je o 15 %.

Já si přesně nepamatuji ty počty, ale logicky, mnozí koaliční poslanci i členové výboru pro veřejnou správu návrh paní poslankyně Kovářové podpořili.

Děkuji i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Váchy a pak faktickou poznámku bude mít předseda vlády. Děkuji za slovo. Já bych jen krátce k panu poslanci Hovorkovi vaším prostřednictvím. My tu nemluvíme o plýtvání, my mluvíme o tom, že by se spravedlivě mělo dělit mezi obce a kraje. O nic jiného nejde. Děkuji.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já tu velmi pozorně a pečlivě poslouchám celou debatu ve třetím čtení a já jsem velký příznivec toho, abychom diskutovali. Mám pocit, že dneska už asi nestihneme zase nic jiného než jenom tu diskusi, ale myslím si, že ta debata je příliš abstraktní. Já bych byl skutečně rád, kdyby byla srozumitelnější i pro posluchače, který tady nesedí ve Sněmovně a který je občanem. Tak já se pokusím té srozumitelnosti trochu více přispět. Především, dámy a pánové z té pravé strany Sněmovny, kteří tady neustále jeden za druhým vystupují a říkají, že bychom neměli přidávat krajům, že bychom měli přidat obcím, tak říkají věc, která není přesná. My těm krajům přece nic nepřidáváme. To není žádné navyšování finančních prostředků. Ať je to jasné, řekněme se to na rovinu a nezlobte se, že tady říkám pravdu. A teď pozor na co jdou ty peníze. Když jedete autobusem nebo vlakem, kraj to dotuje. Když si zavoláte záchranku, kraj to dotuje.